My jsme se bavili o tom, že bychom to dali na středu myslím 14. 6., že tam bychom tedy pokračovali v projednávání tohoto návrhu zákona, případně bychom už stanovili nějaké limity. Pokud by se to ani tehdy nepodařilo, tak ten navazující pátek už bychom přistoupili k tomu, že se stanoví pevný hlasovací čas na tento návrh zákona, aby se ho skutečně podařilo doprojednat. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Prosím, vaše dvě minuty. Já děkuji za moje dvě minuty.

Tak mi tedy vysvětlete, proč opravdu za každou cenu si musíte najít nějaký nosič, ke kterému prostě musíte dát tento váš pozměňující návrh. A je vám to úplně jedno, jaký je to zákon! To je něco, jako kdybych já řekla, že mám zákon o vodách a do toho zákona o vodách dám zákon o ovzduší pozměňujícím návrhem, a oba dva zákony se vlastně týkají životního prostředí, tak je to přece úplně jedno! Ale takovou obsesí! Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli už jste navštívil nějaké odborné lékaře, protože... To není normální. Protože opravdu vy jdete do každého zákona, který se vám hodí a který malinko připomíná, malinko připomíná to, co vy potřebujete, tak tam narvete váš pozměňující návrh! Já říkám, to už není normální. Děkuji. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Víte, já bych chápala, kdyby to byl, ten jeho pozměňovací návrh, vládní novela zákona.

Ale je to pan Michálek a další. Kdo jsou ti další?

Řekl jste to panu ministrovi financí Stanjurovi, že chcete navýšení rozpočtu? Protože jste říkali, že chcete šetřit, že chcete ušetřit úřednická místa, ale tady je potřeba zvýšit počet lidí.

Nyní pan poslanec Radek Vondráček, připraví se paní poslankyně Helena Válková. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji.

Já tady mám ty tisky vedle sebe.

Stejně tak vám tam vláda napsala, že nejsou zváženy finanční dopady. Přátelé, prostřednictvím předsedajícího, předsedové ostatních koaličních poslaneckých klubů, opravdu si neumíte srovnat jednoho piráta?

Tak nemohli jsme raději dneska dělat něco rozumného?

Já jsem se tak těšila na vystoupení, kde část toho vystoupení očividně budu přednášet v dalším pokračování projednávání tohoto překvapivě v podrobné rozpravě v poslední minutě předneseného návrhu pana poslance Michálka, vaším prostřednictvím, ale jednu věc si neodpustím aspoň v rámci těch dvou minut říci. Přesně ta poslední věta: Měli bychom se zabývat tedy skutečně tou materií, kterou my předkládáme. Ale ten návrh novely, a proto tady sedí také pan ministr vnitra, se týká novely zákona o sdružování v politických stranách.

Tam je z toho materiálního hlediska poukázáno na to, že takový přílepek, který nesouvisí s materií, která se má upravit a tady jde o lepší fungování, o techniku fungování toho úřadu nepatří do zákona a musí být prohlášen za neústavní. Takže ono to stejně skončí zřejmě u Ústavního soudu, pokud si prosadíte svou a odhlasujete si něco, co podle ne mého vnitřního přesvědčení, také, ale na tom nezáleží, ale v rozporu s veškerou právní logikou je přílepkem. Je to poslední faktická poznámka zatím. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Moje zdraví je ve výborném pořádku a doufám, že po schválení tohoto návrhu zákona bude zdravější i naše demokracie.

A samozřejmě kdybyste nedělali obstrukce u toho tisku 110, tak tady klidně projednáme tisk 110. Ale když jsem si tady vyjel, jak projednával ten tisk 110, že byl zařazen třeba na 20. mimořádnou schůzi, a tam jste vlastně 18 hodin obstruovali, aby se ty věci nezvládly projednat, tak jak nás můžete tedy obviňovat, že se o to snažíme jinou ústavně konformní cestou?

A rozhodně to není tak, že bych se snažil to navrhnout u všeho.